To chci jednoznačně vyvrátit.

Rozhodně není pravdou, že byl již známý nějaký nový majitel.

Děkuji vám, pane ministře. Poslanec Ondráček bude reagovat. Prosím, máte slovo. Děkuji. Pan ministr v podstatě přečetl odpovědi na interpelace, které jsem dával.

Pan ministr uvádí i s odbory.

Celý článek tady je.